Stanovisko navrhovatele? Pane zpravodaji, stanovisko výboru?

A nyní tedy přistoupíme k poslednímu pozměňovacímu návrhu, který je pod písmenem C1, pan poslanec Miroslav Zborovský je jeho navrhovatelem ve druhém čtení, a je to tedy několikrát diskutované zvýšení limitu sazby poplatků za komunální odpad.

Mezitím prosím pana navrhovatele, aby řekl stanovisko.

Kdo je proti?